Také souhlasím s tím, aby bylo rodičovství po zásluze odměněno, s tím asi nemáme vůbec žádný problém. Ale opravdu tady máme velký nesouhlas s touto novelou zákona, která mění právě tady tyto tři parametry u předčasných důchodů, mimořádných a řádných valorizací.

Já vím, že tady pan ministr říká nějaké číslo 320 miliard korun, že to bude do budoucna. Já vím taktéž, že například v poměru HDP máme, opravdu jsme spíše v té druhé polovině tabulky, co se týče starobních důchodů na hrubý domácí produkt, a průměrně jsme samozřejmě pod průměrem Evropské unie. Ta vydává mnohem více na důchody z různých zdrojů, než je tomu v České republice. Proto nemám rád, když budeme... nebo nestrašme prostě lidi, že na starobní důchody do budoucna nebude. Každá vláda to nějakým způsobem měla. Nicméně jak říkám, nemá to žádný systém v tuto chvíli, žádný kontext, žádné souvislosti. Jenom teď to, co děláme, je, že jsme u druhého čtení novely zákona o důchodovém pojištění, která má za cíl, aby současní starobní důchodci se podíleli na schodku státního rozpočtu, což v tuto chvíli nevidíme v jiných rezortech. Nevíme, kolik se ušetří na obraně, na školství, na vnitru, na místním rozvoji, ale víme, kolik se ušetří na důchodcích na MPSV. Děkuji moc.

Děkuju mnohokrát za slovo, vážený pane předsedající. Na stránkách Ministerstva financí, protože je povinností Ministerstva financí údaje z důchodového systému evidovat samostatně, byť jsou součástí státního rozpočtu, je normálně v kapitole Státní rozpočet, hospodaření důchodového účtu, nebo jsou veřejně dostupná data.

Děkuji.

Moc děkuji za tu tabulku. Pokud tedy tam ta kumulace takto vznikla a jste s tím teď v tuto chvíli najednou tak strašně nespokojeni za těch x let, tak jste byli několikrát ve vládě a mohli jste s tím něco dělat.

Takže náš stát se vždycky staral o starobní důchodce. Ano, dával to z jiných zdrojů, tak jako to dělají jiné státy v celé Evropě, a já se domnívám, že teď říkat: My děláme tady tyto parametrické změny proto, že se za x let nakumuloval tady tento schodek na 450 miliard korun, které se samozřejmě doplnily z jiných zdrojů, protože máme tady nějaký sociální smír a chceme ho, tak si myslím, že to je nefér a že jenom zbytečně matete hlavy s velkými čísly, která už dávno jsou za námi. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, a především, pane ministře práce a sociálních věcí, vy jste tady před chvílí vystoupil, nějakým způsobem jste nařkl našeho stínového ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku, který se vás ptal na to samé.